A pak říkají, když tam vrazím korunu, tak dostanu zpátky tři.

Jedna stovka je jedno sto.

Ale to byla jenom poznámka k zajímavé debatě.

Druhý rozdíl je, že někteří účastníci Moto GP platí vstupné, mnozí ne, a Dny NATO jsou pro veřejnost zdarma.

Na té akci je mimořádně cenné to, že je to skutečně zadarmo. Já z tohoto místa děkuji všem, kteří tu akci vymysleli a roky provozují.

My jsme v prvním čtení schválili základní parametry.

A ta zněla poměrně jednoduše.

Velmi často slyším z úst vládních politiků, že není důležitý plán, zákon, že je důležitý výsledek. Pokud chceme brát vážně projednávání státního rozpočtu, tak bychom se měli snažit, aby ten rozpočet byl pokud možno přesný. Když se podíváme na příjmy, tak si myslím, že v oblasti příjmů ten rozpočet je realistický, vychází z realistického odhadu vývoje české ekonomiky v příštím roce.

A nevidíme ji ani v návrhu rozpočtu na rok 2019. A myslím si, že pět let je už dostatečná doba, abychom mohli hodnotit trendy a porovnat čísla.

Když jsme kritizovali výši deficitu, tak jsme slibovali, že uděláme to, co v předchozích letech, že si myslíme, že nestačí pouze kritizovat.

Děkuji paní zpravodajce.

Kdybychom hledali více, tak bychom možná mohli říkat, že mohl být sestaven přebytkový rozpočet. My jsme říkali, že by nám stačilo a že bychom politicky ocenili, kdyby návrh rozpočtu byl vyrovnaný. Proto jsme hledali 40 mld. a ne třeba 50 nebo 60.

Přestože vím, že šance na přijetí je malá, tak se pokusím vám a možná divákům a zejména daňovým poplatníkům vysvětlit, kde vidíme zbytečné výdaje.

Až to schválíme, určitě najdeme další desítky miliard. Říkal jsem ve svém vystoupení už dvakrát, že to zdaleka nejsou všechny úspory. První cifra, první položka, na kterou bych chtěl upřít pozornost daňových poplatníků, jsou objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v počtu míst a průměrných platů. Podívejme se na tu řadu.